Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

To je pro mě naprosto nepřijatelné.

Já si myslím, že paní ministryně řekla naprosto jasná fakta, že Česká obchodní inspekce má pro nás nárůst negativních zpráv.

Já nejsem spokojený taky. A jistě teď paní ministryně bude se mnou souhlasit, když jsem říkal, že když nastoupila do této funkce, tak jsme se dohodli, že tento zákon je potřeba udělat, a je dobře, že tady je. A my bychom ho měli do konce volebního období schválit prostě tak, aby vyhovoval samozřejmě nám občanům, který by byl etický vůči těm, kterých se to týká pochopitelně se to bude týkat nás všech, nebudeme si namlouvat, že se mě to dneska netýká, ale může se to týkat zítra , a že samozřejmě zavede slušné podnikání do pohřebnictví na základě zákonů této republiky.

Ale nesmím tam vidět žádné lobbistické skupiny. Vidíte, že nemám před sebou žádný papír, který mi někdo napsal.

Tak to je prosím vás pro mě naprosto nepřijatelné a zavrženíhodné.

A oni řekli: My vám to řekneme, ale je to velmi důvěrné.

Čili jestli někdo bude říkat, že nesmíme otevírat rakev, ať je to ta papírová a já jsem rád, že paní ministryně říká, že žádná papírová, že to musí být dřevěná rakev, která je pro jednoho nebožtíka tak tomu nebudeme bránit. Nebo v této době v každé době je velmi jednoduché prostě někoho dát do rakve někoho jiného a to je bohužel zkušenost orgánů činných v trestním řízení. Říkám, je to už možná dvacet let. Nechci, aby se toto opakovalo.

Není možné, aby zákony připravovali lidé, kteří mají soukromé firmy.

Já jsem říkal: Nezlobte se, vyberte si to sami, abych se náhodou nedopustil něčeho, že nějakou pohřební firmu preferuji. Takže tomu je potřeba zabránit. Nemůžeme strkat hlavu do písku a říkat: My se nebudeme o pohřebnictví vůbec zajímat, nás to nezajímá.

Já vám děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Štětinovi. S přednostním právem pan místopředseda Filip. Ještě přečtu omluvenky.